Takže osoba se nám nedostaví, neomluví se, vůbec se s námi nemíní bavit, přestože u nás chce požádat o mezinárodní ochranu, a úředník o tom sepíše záznam. A co dál?